A teď bych se vrátil k samotné otázce té interpelace.

A já... přerušení teď nastane... si tu hlavní odpověď na faktickou interpelaci a popis toho problému budu muset nechat na příště. Já vám děkuji za vstřícnost při projednávání této interpelace a respektování času. Přerušuji tuto interpelaci a tím končím blok dopoledních interpelací. Nyní se vrátíme k pořadu schůze.

Nyní přistoupíme k případným návrhům na změnu pořadu schůze a k tomuto zde eviduji jednu písemnou přihlášku s přednostním právem pana předsedy Josefa Cogana. Ptám se, zda je v sále, aby navrhl úpravu dnešního programu, případně se ptám, zda někdo další se hlásíte k pořadu schůze?

Já vám děkuji, pane předsedo.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.